Děkuji panu poslanci. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, po něm paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo a dovolte, pane předsedající, abych vaším jménem řekl všem poslancům, kteří jsou tady. Já tu nejsem proto, abych hrál divadlo! Já tu jsem proto, protože jsem chtěl, aby se v politice něco změnilo. Pro to jsem hodně udělal, hodně jsem si za to vysloužil a byl bych hrozně rád, kdybychom se vrátili k tomu, co tady řešíme. Řešíme fatální konflikt zájmů a změnu toho, co bylo předtím, co já jsem kritizoval, že státní prostředky odcházely do soukromých rukou. My jsme tady proto, protože to jediné, co plníte ze svého volebního programu, je to, co neplníte. To znamená, ten zásadní boj proti korupci a proti všem zlodějnám skončil! Protože je to jenom boj za to, aby se ten přesun těch prostředků převedl k někomu jinému. Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Zahradník.

Já jsem osobně přesvědčená, že řada možná i politických stran, nejenom konkrétních poslanců, nemusí pro zánik svých politických stran a svých mandátů dělat vůbec nic. Stačí jen pokračovat v politice, kterou zvolili.

Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník, po něm pan poslanec Beznoska. Prosím, pane poslanče.

Nebo, pokud v nějakém hypotetickém střetu zájmů je, tak ten střet nepřináší jeho firmě nějaké zisky.

Děkuji panu poslanci.

Děkuji za slovo. Já bych rád podpořil pana poslance Kováčika, abychom se vrátili k meritu věci, a to meritum věci dnes je vlastně velmi jednoduché.

Nyní s přednostním právem pan kolega místopředseda Vojtěch Filip. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi nejprve říct před vlastním projevem, že nepovažuji za vhodné si z jednoho z nejvážnějších ústavních institutů, vyslovení nedůvěry vládě, dělat legraci.

Druhou věc, kterou bych chtěl říct a kterou řekl alespoň ve zkratce pan předseda klubu Pavel Kováčik, že vláda určitě neplní náš volební program. To bychom se k ní chovali jinak než jako nejsilnější opoziční strana. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych připomněl, že když jsme jednali po ustavení současné vlády o vyslovení důvěry této vládě, tak jak o ni požádala Poslaneckou sněmovnu, měl poslanecký klub KSČM před sebou víc otázek než odpovědí. Jediné, co bylo jasné a jasně pozitivní, že se na vládě nebudou podílet ti, kteří zavedli zemi do marasmu, rostoucího deficitu a spirály dluhů, která se jen a jen prohlubovala, a to jak špatnou politikou, tak neuvěřitelnou mírou korupce a dalšího tunelování peněz z daňových poplatníků. Čekali jsme totiž, že tato vláda přestane s politikou snižování mezd policistů, hasičů, zdravotníků a dalších zaměstnanců veřejného sektoru, protože to byl podle mého soudu, a nejen mého soudu, nejhorší zločin Nečasovy a Kalouskovy vlády. Sebrala peníze těm, kteří slouží této zemi v různých zpřísněných turnusech bez ohledu na počasí, na denní nebo noční dobu, na soboty, neděle, jenom aby měli na veřejné zakázky, ze kterých odtékaly peníze neuvěřitelným způsobem. To bylo třeba změnit.

Ale samotné vládní prohlášení, když jsme ho posuzovali před rokem a čtvrt, neobsahovalo velké množství slibů, se kterými vládní strany uspěly ve volbách. Respektuji to, co tady řekl předseda vlády, že to je legitimní politická vláda vzešlá z voleb. Ale sliby, které byly odhozeny, jsou velmi důležité a lidé čekají, jak se k nim vládní koalice zachová.

Klub KSČM v té době velmi opatrně dal nově vzniklé vládě šanci, i když jsme sice nehlasovali pro vyslovení důvěry, protože tak velkou důvěru ve vládu nemáme, ale také jsme nehlasovali proti vládě. Neznamená to ale, že nejsme opoziční strana. Čekali jsme, jak se vláda jako celek začne chovat a jednotliví ministři budou řídit své rezorty a budou je zvládat.